Jestliže na toto přistoupíme teď ani nechcete dát klubu ODS přestávku.

Prostě hlasování jste zpackali, prohráli jste, nedohodli jste se předem v klubu.

A teď kvůli tomu, že máte problémy ve vlastním klubu, ve vlastní straně, tak tady vršíte nějaká precedentní rozhodnutí, precedentní postupy. Nebo bude otevřeno znovu hlasování, nebo nebude? Opravdu, nedělejte to. Tak ať vám to ze Senátu vrátí. Mezitím se ve své vlastní straně domluvte, jestli jste to zpackali, nebo nikoli. Teď se dostavili další lidé, ti budou také hlasovat, předtím nehlasovali. My jsme skutečně chtěli, abyste šli k jednacímu stolu.

To, co tady dneska předvádíte, je naprosto neskutečné. A skutečně znova vás, pane předsedo, vyzývám, abyste tento precedent nezaváděl.

Já postupuji striktně podle jednacího řádu a podle schválených usnesení.